Vláda zaujala k tomuto návrhu zákona neutrální stanovisko a současně poukazuje na některé sporné body tohoto zákona.

Za druhé vláda upozorňuje na to, že by měla zákonná omezení prodejní doby platit pro všechny státní a ostatní svátky. Z hodnocení dopadů navrhované úpravy není zcela zřejmé, jaké skutečné dopady tento návrh vyvolá například na zaměstnanosti. Návrh zákona dále vykazuje též některé formální a legislativně technické nedostatky, které by měly být v dalším legislativním procesu odstraněny, a doporučuje, aby se jimi parlament v legislativní procesu zabýval. Děkuji za pozornost. Děkuji. Otevírám rozpravu.

Bylo zde také řečeno, že se omezení nebude týkat bezvýhradně všech prodejen, ale pouze těch, jejichž plocha tedy přesahuje 200 metrů čtverečních. Vnímám, že na tuto záležitost existují různé pohledy. Není to podle mě téma ani levicové, ani pravicové, ani náboženské, je to téma, která by si možná zasloužilo nějaký vlastní sociologický výzkum.

Byla tady také řeč o Evropské unii, takže i s těmito trendy se přijetím tohoto návrhu zákona sladíme. Děkuji za pozornost. Hezký dobrý večer. Já děkuji panu předsedovi Miholovi. Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Michal Kučera. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Z počtu přihlášených vidíme, že o diskusi bude velký zájem. Do školy jsme chodili všichni, všichni chodíme k lékaři a rádi se k těmto tématům vyjadřujeme, nakupovat chodíme taky všichni, takže se asi také všichni budou chtít vyjádřit i k tomuto tématu.

Netýká se lékáren a zdravotnických zařízení, čerpacích stanic a prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících. Mě by třeba zajímalo, jak se bude rozhodovat o tom, co je místem zvýšené koncentrace cestujících.

Já si myslím, že to by mělo být asi na každém z nás, jak se rozhodneme a jakým způsobem chceme dotyčný svátek trávit.

Děkuji panu poslanci Kučerovi.

Hlasujme nohama. Dobrý večer, vážený pane předsedající, dámy a pánové. Je zřejmé, že pokud se budeme rozhodovat o podpoře či nepodpoře tohoto zákona, dostáváme se do situace, kdy se musíme rozhodnout, jakou míru regulace ve svém životě chceme upřednostňovat. Proto doporučuji hlasujme nohama. Pokud nebudeme chodit nakupovat, obchody když ne v prvním roce, nepochybně ve druhém roce najdou důvody, které vznešeně vypoví a zavřou obchody, které dnes tak rády provozují. Důvody pro to, aby bylo otevřeno či zavřeno, najdeme na jedné i na druhé straně. Ale rozhodující je míra regulace.